Děkuji paní poslankyni Aulické. S faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek.

Myslím si, že to bylo zcela přehledně vysvětleno. S faktickou poznámkou pan předseda Vojtěch Filip, po něm paní poslankyně Pěnčíková s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Chtěl jsem původně reagovat na ministra Hermana, ale ono to nemá smysl, protože on skutečně hájí jiné zájmy, než hájíme my, tedy zájmy občanů České republiky. K panu předsedovi Kalouskovi jenom tolik. Ne, my jenom víme, že jestliže investor zničí domácího výrobce, pak ty ceny zvedne. To přeci je tady úplně obecně známé.

Co tady vykládáte takové nesmysly, že to bude lacinější? To nám nevadí, že to bude lacinější, ale záleží nám na tom, aby tady občané České republiky měli práci. Já jenom, když jsem tady mluvil o těch investicích, tak jsem zapomněl na jedno důležité číslo a dovolím si ho citovat.